Další faktická, pan poslanec Černoch, připraví se pan poslanec Hájek. Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající. Jenom úplně v rychlosti. Mám takový pocit, že to je absolutně nepochopeno, o čem se tady bavíme z naší strany. Protože nikdo neříká, že se chceme zavírat nebo že nechceme být solidární. Stačí se podívat na jakékoliv katastrofy, ať už humanitární, přírodní katastrofy, vždycky Češi jsou mezi prvními, kteří posílají peníze nebo se snaží nějakým způsobem pomoct. Ale na druhou stranu si myslím, že není nic populistického na tom, říct, že se máme starat a hájit zájmy hlavně našich občanů. Je to tak. A určitě, pokud sem někdo chce přijít pracovat, má nárok na sociální jistoty. Ale aby sem někdo přišel a přivedl sem celé své rodiny, napojil na sociální systém, v současné době si myslím, že není úplně ideální. Protože otázka, která tady padla kdo to zaplatí? je namístě. Pan poslanec Hájek, po něm pan předseda Kalousek a potom pan poslanec Podivínský. Všechno faktické poznámky.

Na druhé straně jsem sledoval situaci, kdy naši Romové odcházeli do Kanady. Jak reagovala Kanada? Kanada reagovala zavedením víz.

V nedávné době bylo referendum ve Švýcarsku.

Pan Kalousek už mě chce tady nahradit, takže pustím ho. Po něm pan poslanec Podivínský. Děkuji, pane předsedo.

Chtěl jsem zareagovat na pana poslance Plzáka. On říkal: Já to všechno chápu, ale běžte to říkat těm lidem!

A i těm, kteří s ním třeba nesouhlasí, ty hodnoty vysvětluje a snaží se je přesvědčit.

Pan poslanec Podivínský. Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, navázal bych na předřečníka a prostřednictvím vás, pane předsedo, bych se chtěl zeptat pana poslance Plzáka. Nemusí se stavět před naše občany a nemusí se stavět ani před konkrétní, kterou já znám, ukrajinskou rodinu, která tady pracuje, pracuje poctivě, poctivě platí daně, a to v profesích, které naši občané nejsou pravděpodobně připraveni vykonávat v těžkých stavebních pracích a v úklidu. A chci se zeptat jenom na to svědomí, vaším prostřednictvím, pane předsedo, pana poslance Plzáka. Ti lidé se skládají, desetitisíce měsíčně, na léčení této holčičky. A od lékařů mám potvrzeno, že na Ukrajině by tato holčička neměla šanci. Prostě by zemřela.

Pan poslanec Plzák, po něm pan poslanec Černoch.

Odpovím protiotázkou. Jak zamezíte tomu, aby nedošlo ke zdravotní imigraci, když to tak řeknu, a zdravotnímu zneužívání?

My to v tom zdravotnictví řešíme prostě pořád. Jak zamezíte tomu, aby on šel, našel si tady i byť fiktivně zaměstnání nebo si tady za korunu založil eseročko a přivedl si sem rodinu, z níž bratr, nebo na bratra by se to nemělo vztahovat, ale řekněme otec, selhávají mu ledviny, bude tady chodit na dialýzu, uděláme mu transplantaci. Já jenom prostě nechápu, z čeho to budeme platit, pokud k tomuhle zneužívání může dojít, a víme, že u nás se některé věci zneužívají. A není nic jednoduššího než si prostě udělat agenturu, která bude fiktivně zaměstnávat lidi půl roku, ani ne půl roku, a přijdou za nimi rodiče, rodiny, budou se u nás léčit.

Pan poslanec Černoch. Po něm pan poslanec Klučka. Jenom bych chtěl reagovat na předpředřečníka ohledně té holčičky. Ale já sám na vlastní kůži se svým vlastním dítětem zažívám, jakým způsobem se chová sociální systém k našim dětem.

Že ten sociální systém nefunguje pro naše lidi.

Takže argumentovat tím, že nechceme pomáhat dětem, je nefér. Z mého pohledu je to nefér. Pan poslanec Klučka, po něm pan poslanec Fiedler. Pane předsedo, kolegyně, kolegové, já cítím povinnost jako zpravodaj k tomuto tisku vás vrátit zpátky k předmětu a obsahu tohoto zákona. To je implementace směrnice Evropské unie, která se dotýká především spojení dvou úkonů: povolení pobytu a zaměstnání.